Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Uvedený zákon byl přijat v reakci na vyhlášení nouzového stavu z důvodu rozšíření onemocnění COVID19 a na opatření, která značně omezují výkon podnikatelské činnosti.

Děkuji za pozornost. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 849/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní zpravodajko, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení rozpočtového výboru. Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu.

Návrh byl schválen. Otevírám tedy obecnou rozpravu.

Tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, takový je už můj úděl.

Ale co považuji v té debatě a ve vyjádření paní ministryně k tomuto zákonu za velmi cenné, tak je to takové nepřímé přiznání, že EET je zátěží pro podnikání a že vlastně ekonomiku dusí. Jistě si vzpomínáte všichni tady na tu dlouhou debatu, kterou jsme vedli nad novelou zákona, která by měla přinést třetí a čtvrtou vlnu, když jsme v obhajobě ze strany nejenom Ministerstva financí, ale ze strany vládních lavic slyšeli, že to vlastně žádný problém není a náklady pro podnikatele jsou minimální. Dnes sama paní ministryně financí uvedla, že to je zátěž pro podnikání, a dává návrh na odklad, a abych citoval přesně: abychom nechali ekonomiku pořádně nadechnout, což je přímá citace z twitteru paní ministryně.